To není o tom, že my bychom nechtěli tyto pobídky a že nehledáme cesty, jak tomu pomoci, ale právě ta odpověď zní: jak budeme pomáhat? Já jsem byl u příchodu investorů do našeho kraje už v dobách, kdy jsem byl děkanem, pak jsem byl rektorem, hejtmanem a dělám to dodnes, protože to vnímám jako klíčovou věc pro to, aby se ten region rozvíjel. Mimochodem, tady bychom se mohli bavit o tom, proč dneska v RUD tyto věci vůbec nejsou zohledněny. My vstupy investorů, které dneska musíme zajišťovat, zajišťujeme z vlastních zdrojů, aby ti lidé dostali k dispozici vše, co potřebují, takže otázka zní, jak to udělat. Já nejsem přesvědčen o tom, že to může změnit tento zákon.

Ale ten důvod je skutečně úplně jiný, než si myslíme. To není o tomto zákonu.

Takže ještě jednou: chceme, aby ti investoři chodili, ale já vím, co dneska chtějí. První otázka je, když přichází ten investor jeho ani nezajímá, kde to bude stát, kolik to bude stát, ale zdali jsou lidé k dispozici, kteří pro toho investora budou pracovat, a to je dneska alfa a omega všech těchto investorů, kteří k nám přicházejí. A druhá věc je ta, o které jsem už tady hovořil, to znamená nedostatečná podpora a rámec pro to, aby podnikání mohli nastartovat.

Děkuji za slovo. Pane ministře Síkelo, bez prostřednictví, přímo, já vám chci říct, já neznám vaše certifikáty vaší odbornosti a je mi to celkem jedno, ale vy jste během roku a půl, dvou let se nenaučil jednací řád.

Tak prosím, zkuste se to naučit. Není to tak složité.

Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Přiznejte si to! Také děkuji za dodržení času. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo. Já bych vystoupení pana ministra průmyslu a obchodu nazvala arogance moci ministra průmyslu a obchodu v přímém přenosu.

Proč tato investice nesměřuje do Karlovarského kraje? Zároveň bych vám chtěla říct, že za pana Andreje Babiše se podařilo, že konečně investor s přidanou hodnotou přišel do Karlovarského kraje.

Takže vy tady něco říkáte a nemluvíte pravdu, a ještě si dovolíte říct, že vás to vlastně nezajímá, že je to náš problém. Pane ministře, vy jste snad ministr průmyslu a obchodu! Takže vy jste tady řekl: Mě Karlovarský, Ústecký, ostatní kraje nezajímají.

Děkuji za dodržení času.

Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo. Já tady nechci bojovat ty kraje mezi sebou, jestli je víc významnější Moravskoslezský, nebo Ústecký nebo Karlovarský. V každém případě bych chtěla zareagovat na svého předřečníka, pana poslance Vondráka, prostřednictvím vás. To je přesně to, co jste tady říkal, vy máte totiž tu skladbu jinou.

Proto my tady kopeme a bojujeme za to, aby neříkám, že musíme mít úplně ty nejlepší technologie, ale my ve své podstatě s tou skladbou, kterou máme, jsme rádi za každou technologii, která tam přijde nová.

Pane poslanče, prosím. Děkuju vám za slovo, paní předsedající.

A pak je to projekt, který rozhodně není pouze regionálním nebo krajským, ale je významný z pohledu celé republiky a udržení nějakého segmentu výroby. Co to pro ten kraj znamená, je pochopitelně domluvit se se všemi municipalitami na dopravní obsluze, na zajištění zásobování vodou a všemi těmi potřebnými věcmi. A byl bych velmi rád, abychom tady opravdu nerozbouřili nějakou válku mezi jednotlivými kraji, protože ve chvíli, kdy se budeme dohadovat, jestli jeden, druhý nebo třetí, a vy, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, Plzeňský kraj dobře znáte, neb je to kraj sousední, tak se také může stát, že pak řekneme: Nemáme tady nic a přišli jsme o celou řadu kvalifikovaných pracovních míst.

Paní poslankyně, prosím. Já reakci na pana poslance, prostřednictvím paní předsedající. Plzeňský kraj a všechny ostatní kraje mám velmi ráda. Chci pouze říct, že se tady bavíme o investičních pobídkách. Ta investiční pobídka spočívá v tom, že stát dá nějakou dotaci, prakticky dá tu pobídku.